Dalším přihlášeným je pan předseda klubu hnutí Úsvit pan poslanec Fiala. Připraví se pan předseda Kalousek. Vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane premiére, vážená vládo, dovolte mi, abych aspoň krátce vás seznámil s postojem hnutí Úsvit ke služebnímu zákonu, ale nejen to, a abych se pokusil ho aspoň trochu vyargumentovat, abyste rozuměli našim postojům, abyste chápali, proč jsme se přiklonili k věcem, které už tak dlouho říkáme, k věcem, které podle nás jsou správné.

Celá řada oblastí je normou řešena nedostatečně, špatně, nebo jejich řešení zůstává zcela opomíjeno. Z konkrétního výčtu připomínek těchto neziskových organizací, na které se řada vládních politiků v rámci nedávné sněmovní volební kampaně s potěšením odvolávala, mě zarazila tato připomínka opět cituji: Oproti předchozí verzi jsme svědky zcela alarmujícího znetransparentnění výběrových řízení, které přináší možnost výběrové řízení zrušit kdykoli, když se představenému vítězní uchazeči nebudou zdát vhodní. Velmi rizikové se jeví i možnosti politiků aktivně ovlivňovat chod celého státního aparátu nikoliv nutnou volbou agendy, ale konkrétními zásahy do autonomního fungování byrokracie. Služební předpisy budou realizovány nařízením vlády, tedy politicky. Členové výběrových komisí jsou ve velké míře nominováni také politicky. A zde se dostáváme k hlavnímu a do očí bijícímu pochybení, na které naše kolegy z ostatních poslaneckých klubů jako poslanci za Úsvit neustále upozorňujeme. Mám tím na mysli politické náměstky. Jak hnutí Úsvit, tak i specializované neziskové organizace, a dokonce i prezident republiky Miloš Zeman říkáme: Vážení poslanci, nedopouštějte se tohoto kategorického pochybení, pojďme se společně vyhnout ústavní žalobě prezidenta, ke které by se Úsvit v tomto případě tzv. politických náměstků musel připojit. Nepřipouštějme, aby pod rouchem dlouho očekávaného služebního zákona vznikly lukrativně placené úřednické pozice, které pod tento zákon spadat nebudou a na které si každý stranický aparát bude moci dosadit svého vysloužilého politického matadora.

Nepřipusťte, aby na půdě této Poslanecké sněmovny hladce procházely takové paragrafy, nad kterými každý člověk se zdravým rozumem bude muset nechápavě vrtět hlavou. Děkuji vám za pozornost. To byl pan poslanec Fiala. Teď je zde žádost pana předsedy Kalouska. Už je zde, takže má slovo. Připraví se pan předseda ODS Fiala, který uplatnil také přednostní právo a odsunul pana poslance Klána, který to zcela jistě chápe. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno.

Za prvé chci potvrdit, že byla dodržena politická dohoda, kterou považujeme za mimořádně důležitou a prospěšnou vzhledem k dalšímu vývoji ve státní správě, která snad přinese stabilitu a pravidla, která tam do této doby nebyla úplně jasná, pokud nějaká byla.

Neexistenci politických náměstků jsme požadovali i my. Byl to dokonce náš písemný požadavek a při jednáních, která jsme vedli s vládní koalicí, nám nakonec po několika jednáních nezbylo v zájmu společné dohody, než akceptovat poměrně pevné stanovisko koalice stran pánů Babiše, Bělobrádka a Sobotky, kteří prostě trvali na zachování politických náměstků. Myslím, že je potřeba naprosto jasně vědět tady bylo jasné stanovisko stran Babiše, Bělobrádka a Sobotky, kteří si tento zákon neuměli představit bez politických náměstků. A protože každá politická dohoda vyžaduje nějaký kompromis, došlo ke kompromisu a my jsme v tomto bodě ustoupili. Jsme připraveni spolu s vládní koalicí tuto dohodu dodržet, předpokládáme však, že bude vládní koalice ve svém názoru jednotná. Pokud by vládní koalice ve svém názoru nebyla jednotná, pak bychom to chápali jako nedodržení dohody a vrátíme se rádi ke svému původnímu názoru a rádi podpoříme návrh pana poslance Fialy, protože si to myslíme také. Ale respektujeme tady dohodu a slib, který jsme dali stranám pánů Babiše, Bělobrádka a Sobotky.

Uvědomme si prosím, že výsluha pro služebníka bezpečnostních sborů nemá žádný jiný význam než vyrovnání hendikepu při startování druhé kariéry, na kterou už ten příslušník není fyzicky vybaven.